Nejde o plané varování. Přední islamisté nedávno prezentovali falešnou tvář islámu dokonce i na půdě Karlovy univerzity.

Kvůli tomuto incidentu se z České republiky odstěhoval, ale vrátil se a dnes, konkrétně minulý týden, opět u nás byl školitelem politického islámu.

Tato ideologie, tedy islám, je milionkrát nebezpečnější než hitlerovský nacismus.

K dobytí Evropy muslimy se otevřeně hlásí i náš údajný spojenec turecký prezident Erdogan. Islám je ideologie války a je pravda, že přináší utrpení a válku i muslimům, kteří se v jeho jménu také vzájemně po století vraždí.

Dámy a pánové, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, a svoboda islámu končí v momentě, kdy začne popírat naši svobodu a naše práva.

Děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera a připraví se paní poslankyně Nováková.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já věřím, že už koalice se dohodla, ujasnila si tyto věci. V podstatě byl to jeden z bodů, který přispěl k vyvolání vládní krize. Všichni byli proti, všichni kritizovali tento stav, že mnoho firem využilo tuto díru, která je v zákoně, a navrhovali, aby se s tím něco řešilo tak, jako bývalý pan ministr Babiš současně také podal návrh na řešení této záležitosti. Já věřím, že nový pan ministr financí se již seznámil s touto problematikou a v duchu jeho prohlášení, že má eminentní zájem na výběru daní, jedná se o řádově desítku miliard do státního rozpočtu, že tento návrh bude konečně podpořen. V minulém hlasování bylo vidět, které poslanecké kluby nemají zájem o podpoření tohoto návrhu. Paradoxně a překvapivě pro mne to byl i poslanecký klub sociální demokracie, který vlastně s touto kritikou přišel, nicméně v hlasování, stejně jako poslanecký klub ANO, který se také zaštiťoval tím, že má zájem řešit tuto problematiku, hlasoval proti. Tak já věřím, že tentokrát již poslanecké kluby ve Sněmovně dostojí tomu, že ve svém hlasování projeví také to, co veřejně prezentují a že odstraníme jednoznačně do budoucna to, aby korunové dluhopisy nepodléhaly zdanění. Opakuji, že tím vůbec nehodlám a nemíním řešit to, co bylo předmětem jednání rozpočtového výboru. To ponechávám další diskusi, ale nový návrh, který jsem podal, jednoznačně stanovuje, že u korunových dluhopisů nebude možno využít vyhnutí se placení daní. Navrhuji to, pane předsedo, ve dvou alternativách.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Novákovou a připraví se paní poslankyně Černochová.

Domnívám se, že všichni víte, o co se jedná. Jedná se o to, aby se Česká republika přestala řadit k pasivním státům, které čekají, ale aby se zařadila k zemím, které vědí, co je důležité, a jak pro některé pevné postoje, pro pevné zásady, tak pro rozumnou míru tolerance a otevřenosti vždycky je důležité, abychom věděli, kdo jsme a k jaké kultuře patříme. Není to návrh jenom můj. Je už to rok starý návrh. Je to také návrh poslanců pana Jiřího Miholy, paní prof. Heleny Válkové, pana doc. Bohuslava Svobody, pana Petra Kořenka, pana Marka Černocha, pana ministra Daniela Hermana, pana ministra Pavla Bělobrádka, pana ministra Mariana Jurečky, pana Jana Bartoška, pana Marka Bendy, pana Ondřeje Benešíka, paní Martiny Berdychové a dalších a dalších. Prosím o zařazení. Myslím si, že to nebude nijak rušit. Prosím o předřazení bodu číslo 156 za pevně zařazené schválené body na středu odpoledne. Děkuji. Prosím paní poslankyni Černochovou a připraví se pan poslanec Luzar. Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Za prvé bych si dovolila navrhnout vyřazení tisku 495 z programu schůze. Jedná se o vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů. Jsou to ty bezpečnostní agentury, které byly několikrát diskutovány na výborech a na kterých není shoda na této změně ani v rámci vládní koalice, takže si myslím, že je úplně zbytečné, abychom se tímto návrhem zákona na konci volebního období zabývali.

Byli bychom po tom zařazení ve druhém čtení. Jak řada z vás ví, v minulém týdnu zasedal ústavněprávní výbor, který doporučil všemi hlasy kromě jedné zdržené kolegyně, doporučil všemi hlasy se touto normou zabývat, tuto normu schválit. Nebyly tam ani pozměňovací návrhy, jak na ústavněprávním výboru, tak na bezpečnostním výboru. Myslím si, že nám to skutečně nezabere příliš mnoho času, tak abychom nechali tento zákon projít z druhého do třetího čtení.